Já vám děkuji.

Prosím o stažení. Takže stahujete svoji přihlášku. Děkuji. Dále poprosím pana poslance Karla Fiedlera. Dobré odpoledne paní předsedající, dobré odpoledne kolegyně a kolegové, i já bych chtěl svůj návrh, svůj bod směřovat k mimořádnému bodu aktuální situace s imigranty. Moji předřečníci zde navrhli body týkající se aktuální bezpečnostní situace na českých hranicích.

Druhá věc je ovšem dlouhodobá strategie a reakce na současnou hrozbu, která si vyžádá jistě nemalé finanční náklady, které ale zkrátka budeme muset vynaložit stůj co stůj. Proto bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu na pořad schůze s názvem Informace vlády k financování bezpečnosti České republiky. Na termín, protože tady na středu 14.30 už tady zaznělo několik návrhů a ten termín je exponovaný, takže buď po těchto bodech, anebo na čtvrtek nejbližší možný termín, který bude volný. Mezi ministrem financí a jednotlivými rezorty teď probíhá ostrá debata o rozdělení rozpočtu na příští rok. Všichni ministři by pochopitelně věděli, jak utratit peníze ve svých rezortech, ale vůbec není jasné, jak bude příští státní rozpočet připraven reagovat na zhoršenou bezpečnostní situaci státu. Ptám se proto, jak se bude financovat zvýšená ochrana českých hranic, jaké budou rozpočtové nebo zvýšené rozpočtové požadavky policie, zvýšené rozpočtové požadavky armády, tajných služeb a dalších složek zodpovědných za bezpečnost. Chceme znát informace o tom, jaké personální a technické zabezpečení bude Česká republika bezpochyby potřebovat a jak bude zajištěno financování. Dámy a pánové, opakujeme to za náš poslanecký klub ještě jednou. Elektronická evidence tržeb a pokladny jsou důležité, ale my se domníváme, že počkají. Imigranti jsou už na hranicích. Já bych ještě chtěl tady krátce říct to, co jsem říkal minulý týden. Není podstatné, zda přijmeme kvóty, nebo nepřijmeme kvóty. Imigranti, uprchlíci, pokud je tak budeme nazývat, já si myslím, že to není úplně to nejpřesnější, jsou už na hranicích a čas už na řešení těchto problémů nemáme. A že je tady budeme mít, a my už je tady možná máme, tak řešit tyto problémy bude velmi pozdě. Domnívám se, že zařazení tohoto bodu je velmi aktuální. Děkuji za podporu. Já vám děkuji, pane poslanče, ale ještě prosím vydržte u řečnického pultíku. Vy jste velmi nepřesně řekl, kam chcete ty body zařadit. Tam není. A pak jsou pevně zařazené body. Čtvrtek 11. hodina. Jenom připomínám, že už jsou tam také pevně zařazené body. A pak tady... Ano? V tom případě navrhuji, určitě o tom rozhodneme hlasováním, jako přednostní zařazení na čtvrtek 11. hodinu. Budeme hlasovat podle návrhu, jak byly položeny v pořadí, to znamená, že už tady byl návrh paní poslankyně Němcová, která dala druhý návrh na 11 hodin ve čtvrtek, takže v tomto pořadí i budeme hlasovat. To jenom pro tu proceduru, aby potom tady nevznikly nějaké nesrovnalosti, že to chci nějak ovlivňovat, ale je o tato témata a termíny velký zájem. To jenom pro vysvětlení. Prosím, máte slovo.

Kolegyně, kolegové, navázala bych na předřečníky a zařadila ještě jeden mimořádný bod, a to Informace vlády k politice Evropské unie vůči nelegálním imigrantům, a to na zítřek po návaznosti v bodech, které tu navrhovala paní poslankyně Němcová. Kromě toho, jak budeme chránit naše hranice my sami, je třeba mít na zřeteli i celou politiku Evropské unie. Informací bylo zveřejněno mnoho, ale fakticky byla veřejnost spíše manipulována. Chtěli bychom znát aktuální fakta. Kolik uprchlíků nám chce Evropská unie skutečně poslat, kolik v rámci krátkodobého plánu a kolik v rámci dlouhodobé strategie.

Je přitom úplně jedno, co všechno bylo obsahem onoho dokumentu, protože žádný materiál, který obsahuje kvóty, není prostě přijatelný. Buď nám tedy neříkají pravdu sociálně demokratičtí ministři, nebo jejich europoslanci nevědí, o čem v Bruselu hlasují. Názor české společnosti je úplně jasný. Za všechno hovoří petice Bloku proti islámu, která má už přes 70 tisíc podpisů za čtyři týdny a kterou by měl do konce června projednat petiční výbor. V této věci není prostor pro kompromisy.

Ráda bych připomněla postoj vlády Austrálie, která už od září 2013 aplikuje úspěšně politiku, kdy pašerácké lodě vrací zpět do Indonésie.

Chci se tedy zeptat, jaký bude další vývoj. Jaké je tedy finální rozhodnutí. Dámy a pánové, znovu zdůrazňuji ještě jednou: elektronické pokladny počkají, imigranti jsou na hranicích. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nejprve mi dovolte, abych vám popřál hezký dobrý den, hezké dobré odpoledne u příležitosti začátku této nové schůze Poslanecké sněmovny a poprosil vás o trošku pozornosti věnované mému návrhu na změnu programu. Ten návrh vychází z požadavků občanů, se kterými se setkáváme mnozí z nás velmi často a na které chceme slyšet.